Je třeba říci, že úřad většinou pochybení sám napravil. Pouze v 17 případech jsem musela vyrozumět nadřízený úřad nebo informovat veřejnost.

Již deset let zajišťujeme ochranu lidí před špatným zacházením tím, že pravidelně navštěvujeme zařízení, v nichž jsou lidé omezeni na svobodě, a to v důsledku závislosti na péči i z rozhodnutí veřejné moci, a navrhujeme opatření ke zlepšení podmínek.

To však neznamená, že k diskriminaci nedochází. V některých případech chybějí dostatečné důkazy.

Chci říci, že nic z toho bychom já a můj zástupce nezvládli, kdybychom neměli spolupracovníky.

Vážené dámy a pánové. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ombudsmance za její zprávu a uvedení této zprávy.

Prosím, pane zpravodaji. Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

V diskusi k výroční zprávě vystoupilo celkem pět poslanců a ti všichni vznesli výhrady k novému pojetí výroční zprávy, ve které sice přibyly grafy, piktogramy, obrázky a fotografie, ale celkově dle nich ta zpráva tak úplně nesplňovala účel pro předložení Poslanecké sněmovně. Jako příklad bylo třeba uváděno, že zpráva sice obsahuje počty navštívených věznic, ale chybí stručný výstup, shrnutí a závěry z těchto návštěv. Nebo se například uvádělo, že ve zprávě je upozornění na nerovné odměňování mužů a žen, ale opět chybí navržené kroky ke změnám, jak by se toto mělo řešit. Celkově se na výboru diskutovalo o absenci výsledků šetření v jednotlivých oblastech. Byla zdůrazněna menší informační hodnota předloženého materiálu, než tomu bylo v předchozích letech. Bylo konstatováno, že tato předkládaná zpráva se spíše jeví jako jakýsi materiál pro propagaci veřejného ochránce práv. Členové petičního výboru nakonec připomenuli, že předkládaná zpráva ochránkyně je určena především Poslanecké sněmovně, a proto nemůže být obdobná jaké nějaký marketingový nebo osvětový materiál pro občany. Poslanci petičního výboru by proto uvítali, aby příští výroční zpráva o činnosti za uplynulý rok byla především výstižná, přehledná, vrátila se k dřívější podobě výroční zprávy o činnosti veřejného ochránce práv. Nicméně je třeba zdůraznit, že všechny náležité informace, které výroční zpráva má obsahovat, jako je rozpočet instituce, její hospodaření, počty zaměstnanců, počty podání od občanů v jednotlivých oblastech, ale i doporučení Poslanecké sněmovně, to všechno ta zpráva obsahuje. A koneckonců paní ombudsmanka nás s tím teď seznámila, hlavně s těmi doporučeními pro Poslaneckou sněmovnu, což je důležité. Takže z tohoto důvodu je určitě nasnadě, abychom tuto zprávu vzali na vědomí. Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Lukáše Pletichu, ten není přítomen.

Děkuji panu předsedovi. Než otevřu všeobecnou rozpravu, tak paní poslankyně Věra Kovářová se omlouvá dnes do 13 hodin a pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá dnes od 11 do 12 hodin z pracovních důvodů. A nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy a pánové. Rád bych na úvod svého komentáře ke zprávě o činnosti paní ombudsmanky Anny Šabatové řekl, že není nic potřebnějšího v naší zemi než instituce, která by hájila spravedlnost a práva občanů. Instituce, která by něco takového dělala opravdu na 100 %, dnes ale stále neexistuje. Ale jeho činnost limitují jednak zákony, které mu nedovolí řešit všechny případy nespravedlností, a bohužel i osobní priority vedení úřadu. Při čtení zprávy paní ombudsmanky najdeme spoustu konkrétní užitečné práce, ale když poodstoupíme, tak zjistíme, že ve své většině úřad simuluje sociální úřady, řeší vyplácení nejrůznějších dávek nebo platby nemocenského pojištění, ale chybí tu tlak na obecnou spravedlnost a práva občanů.

Ombudsmanka otevřeně hájí muslimskou studentku a otevřeně se staví proti ředitelce školy. Pominu to, že tato údajná oběť náboženské diskriminace použila obvinění zjevně a prokazatelně účelově.